Každý plátce DPH, předpokládám, že má účetního, a každý účetní zvládne v rámci svého softwarového programu udělat kontrolní hlášení v souvislosti s tím, že pro toho podnikatele chystá daňové přiznání k daním z DPH. Takže podle mého názoru kontrolní hlášení je věc, která naprosto funguje, a myslím si, že opravdu není takový problém pro ty běžné a malé podnikatele to kontrolní hlášení udělat.

Kolik ten podnikatel těch plateb za kvartál udělá? Jsou to jednotky kusů.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Mě překvapuje já jsem tady poměřoval režimy, když někdo není plátcem DPH a jak mu naroste administrativa.

Ale pojďme se bavit skutečně věcně. Děkuji za tu poznámku, já na to mám jiný názor než vy.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji, já budu reagovat na dvě vystoupení, která zazněla.

Naprosto souhlasím.

Já jsem mnohem větší a nemám s tím problém.

Kdybychom chtěli pomoci drobným podnikatelům, tak tu částku zvedneme třeba na 50 tisíc bez daně. Tak se bavme o tom reálném dopadu na malé podnikatele.

Děkuji, pane předsedající. Tady všichni mluví o drobných podnikatelích, tak mi dovolte, abych jako drobný podnikatel k tomu řekl taky svoje. Fakt je, že kontrolní hlášení pro malé firmy skutečně představuje velkou zátěž. Fakt je, že se nám stalo, že kolegyně napsala něco do špatné kolonky a dostali jsme pokutu ve výši měsíčního obratu. A v podstatě všichni ti, kteří se tady zastřešují drobnými podnikateli, tak já pochybuji, že dobře vědí, co to znamená být drobný podnikatel. To znamená, že musíte být renezanční člověk, musíte ovládat úplně všechno, musíte ovládat řemeslo, musíte ovládat marketing, musíte ovládat požární předpisy, stavební předpisy, dopravní předpisy, musíte ovládat veškeré účetnictví, neustále sledovat nové vyhlášky, které na vás chrlí Finanční správa, Ministerstvo financí atd. A všechno to musíte udělat v nejmenším možném týmu, protože jako drobný podnikatel to děláte ve dvou, ve třech, ve čtyřech lidech.

A musím říct, že veškeré kroky, které zatím byly učiněny, rozhodně nesměřovaly k tomu, aby se drobným podnikatelům žilo lépe, právě naopak, aby pokud možno tito podnikatelé to zavřeli a šli na pracák na podporu.

Děkuji, i vám skončil čas k faktické poznámce, pane poslanče.

Vážené kolegyně, kolegové, ještě musím jednou reagovat, protože tady mluvíme o věcech, které jsou zásadní.

Vezměte si jenom myslíte, že nějaký podnikatel bude podnikat proto, aby měl méně než v normálním zaměstnání? To už jsme na úrovni obratu toho podnikatele za měsíc, který udělá do jednoho milionu. Takže žádný podnikatel nemá problémy s tím, že se zdraží materiál, že by se mu zvedlo, že přechází z jedné hranice do druhé, protože on to dělá jednoznačně nakup si materiál, já ti řeknu kde a já ti tu práci udělám.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tam bych rád poznamenal, že bych si přál, aby podnikatelé, kteří nemají žádné zaměstnance, nepotřebovali účetního.

Takže ten argument pana Kohoutka já beru, že on to vnímá tak, že všichni mají účetního, takže je to nezatěžuje, ale já s tím nesouhlasím.